Takto velmi otevřeně je v samotném dokumentu Ministerstva kultury popsáno, že ten návrh rozpočtu je nepostačující, a proto navrhuji navýšení této kapitoly nebo této části rozpočtu Ministerstva kultury o 450 milionů korun. Návrh rozpočtu Ministerstva kultury projednal také podvýbor pro kulturu, který přijal jednomyslně za přítomnosti poslanců opozičních i koaličních usnesení, které vyzývá k tomu, aby se rozpočet Ministerstva kultury upravil, aby došlo k jeho změně. Pan ministr Zaorálek říkal, že paní ministryně slíbila pro rozpočet Ministerstva kultury pro příští rok již stovky milionů korun, že už se počítá s tím, že dojde k posílení rozpočtu Ministerstva kultury, tak věřím, paní ministryně, že tomu tak opravdu bude, nicméně my tady jednáme teď o dokumentu, který je předložen na jednání Poslanecké sněmovny, kde je prostě černé na bílém napsáno, že peněz na podporu kulturních činností nejenom příspěvkových organizací Ministerstva kultury, ale kultury jako takové je prostě málo. Takže já apeluji na to, aby a chtěl bych vás požádat o podporu svých pozměňovacích návrhů, které v součtu netvoří ani jednu miliardu korun, které ale velmi výrazně mohou pomoci kultuře ve státních kulturních institucích, v kulturních institucích, které zřizují samosprávy, a především, nebo také, kulturním institucím, které fungují, nebo kulturnímu životu, který funguje mimo tyto zřizovatelské rámce.

Kvůli nám všem, kvůli zaměstnancům, kvůli službám, které kultura poskytuje. Děkuji za pozornost a děkuji za podporu svých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, kteří máte tu trpělivost a sedíte zde v lavicích, prosím, přijměte mou nejhlubší omluvu za tento můj vstup, nicméně už jsem pochopil, že v případě vystoupení pana poslance Baxy vaším prostřednictvím musím být ostražitý, protože v jeho podání Staněk je největší zlo české kultury. Já bych chtěl jenom upozornit pana poslance, že jsem žádný rozpočet pro regionální kulturu neseškrtával.

Samozřejmě nikdy nedosáhneme toho absolutního čísla, ke kterému se blížíme, to by muselo by přes 1,5 milionu (?) korun, aby byla spokojena regionální divadla. Vždycky je ale úsilí při projednávání rozpočtu ve spolupráci s Ministerstvem financí dospět k jeho navýšení.

Děkuji.

Nemám zapotřebí, abych takto osobně zde vystupoval.

To znamená, nebyly tyto masivní výpadky rozpočtu Ministerstva kultury.

Takže já děkuji panu poslanci Baxovi vaším prostřednictvím, že upřesnil tu záležitost, nicméně znovu říkám ano, ten rozpočet byl takto navržen, tomu se nebráním, nicméně v debatě rozhodně to nebyl žádný nátlak, žádné bouře, ale ve věcné, rozumné a racionální debatě s kolegy z regionálních divadel jsme dospěli k tomu jednoznačnému názoru, že to je nezbytně nutné navýšit. A našel jsem a byl jsem vyslyšen Ministerstvem financí, paní ministryní a k tomu navýšení došlo. Čili šlo o zcela přirozený procedurální krok, se kterým se setkáte i v letošním roce, v letošním rozpočtu, kdy se opět bude vyjednávat případné navýšení položek a podobně. Takže z tohoto pohledu je to proces celkem logický. A já jsem rád, že jsme to společně upřesnili, aby to nevyznělo tak, jak to vyznělo v té vaší jednoduché zkratce. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji.

Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také krátce odůvodnit a přihlásit ke svým šesti pozměňovacím návrhům, které za SPD předkládám k návrhu zákona o státním rozpočtu.

Konkrétně jde o prostředky určené na posílení rozpočtu v oblasti sociálních služeb na úrovni krajů a obcí, zejména na platy sociálních pracovníků, kteří dlouhodobě odvádějí záslužnou a tvrdou práci, zejména v této těžké době. A samozřejmě též na provoz zařízení pro seniory a občany se zdravotním postižením.